A já chci zdůraznit, a opět to tady musím říct veřejně, že Česká republika je pod průměrem používání pesticidů, hnojiv a všech dalších přípravků.

Na ministerstvu existuje strategie na snižování používání pesticidů i hnojiv. Daří se nám to plnit, takže si myslím, že za poslední tři roky to pokleslo o více než deset procent. Co se týká dalšího.

Snaží se tím někteří odvést pozornost od podstaty problému, protože to některým firmám neuvěřitelně vadí.

Takže vaše dvě minuty, pane poslanče. Děkuji.

To znamená, bude se bojovat proti dvojí kvalitě potravin, ale nedotkne se to těch, kteří to z definice věci nemohou ovlivnit, to znamená těch drobných prodejců.

Nikoho nevidím, takže končím obecnou rozpravu. Táži se na zájem o závěrečná slova. Pan ministr? Pan zpravodaj? Nemají zájem. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací i jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Prosím máte slovo.

Prosím máte slovo. Připraví se pan poslanec Radek Holomčík. Děkuji za slovo. Děkuji. Nyní pan poslanec Radek Holomčík a připraví se pan zpravodaj Pavel Kováčik. Prosím máte slovo. Děkuji za slovo.

Nyní vystoupí pan zpravodaj Pavel Kováčik a připraví se pan poslanec Petr Bendl. Děkuji za slovo, paní a pánové.

V druhé části potom mám tedy také jiné číslo, trošku přísnější číslo, procento. A v závěru potom také navrhuji trošku jinak stanovení účinnosti. Takže mi prosím věnujte pozornost. Přečtu návrh přesně.